Navíc jsem říkal, jak se i tady v Poslanecké sněmovně mluví o nutnosti změnit trend, jakým se ubírá rozpočtování naší obrany.

Myslím si, že i v rámci toho milieu lidí, kteří se obranou zabývají, jsou moje postoje poměrně dostatečně známy, a jsem tím pádem evidentně jedním ze zastánců, nebo silných zastánců, té transatlantické vazby. Proto nemohu vnímat celou záležitost jako manipulaci s cílem mi neprospět. Dodáváme jí svou debatou jakousi podivnou legitimitu a to si nemyslím, že je úplně správné, jakkoli chápu, že někteří z vás mohli pocítit naléhavou povinnost, abych se k tomu vyjádřil a věci ujasnil.

Čili snad jsem aspoň částečně odpověděl. Neznám do detailů samozřejmě průběh tady té debaty, ale pro mě je to naprosto jednoznačné. Pokud by to situace vyžadovala, tak Česká republika bude samozřejmě plnit svoje alianční povinnosti přesně tak, jak se k tomu zavázala. Je na to připravena, nikdo to, pokud vím, alespoň na té exekutivní úrovni a armádní úrovni, nezpochybňuje. Takže v tomhle tom smyslu bych byl rád, aby moje reakce vyzněla naprosto jasně.

Děkuji za vaši pozornost.

Děkuji za slovo.

Ten výrok zaznamenala nejenom česká veřejnost, ale i mezinárodní veřejnost.

A vy říkáte, že jste to neřekl. Řada z nás má tolik zkušeností s mediálním posunem, že není sebemenší důvod vám nevěřit. Proto si myslím, že ten bod by nemusel být vůbec dlouhý.

Děkuji za slovo. Možné to je.

To jsem se dozvěděl od pana ministra.

Nicméně končil jste svoje vystoupení tím, že jste říkal takovou samozřejmou věc. Vy jste to řekl tak dramaticky, jako byste to nějak těžce politicky prosazoval: Když bude potřeba, neboli když bude nejhůř, tak jsme připraveni své závazky splnit. No, to není moc vstřícná věta pro naše spojence. Ale klíčová otázka, o které dnes debatujeme a o které chceme debatovat a díky tomu, že ten bod zatím není zařazen, tak se debaty může účastnit pouze omezený počet poslanců, a já bych byl rád, abychom tu debatu otevřeli všem poslancům, kteří se k tomu chtějí vyjádřit , je něco jiného. Není naším závazkem mít tady základnu NATO, stálou nebo dočasnou. To je buď náš názor, naše přání, naše připravenost, nebo není. Nikde v základní smlouvě není, že máme povinnost, a když bude nejhůř, tak jsme připraveni ji splnit. Takže blahopřeji. Ale jaký je výstup?

To prostě není pravda!

To je pravda. Ale právě tito lidé nejsou citliví na přítomnost spojeneckých vojsk. Tak říkejte, že generace těch, kteří vítali a nebo nevítali, ale pak u těch normalizačních pohovorů souhlasili se vstupem vojsk, těm to vadí. Tomu rozumím, protože pro ně je pohodlné říkat my jsme proti všem.

Děkuji a nyní prosím k řečnickému pultíku s přednostním právem paní ministryni Válkovou.

Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já budu také mluvit nahlas, abych nebyla předmětem kritiky, že neartikuluji dostatečně zřetelně a nahlas. Moje připomínka se omezí jenom na dvě poznámky.

Myslím si, že řadu poslanců tady také. Ostatně máme nějaký demokratičtější nástroj, než hlasováním projevit svoji vůli, jestli chceme bod zařadit, nebo nechceme?